Zvládneme, pane předsedo, nebojte.

Jak to, že to v tom zákoně vůbec nebylo?

Je, nebo není? Není.

To ty lidi nezajímá.

Hotovo. Řešíme něco, co nemá certifikaci v Evropě.

Tak znovu, pane předsedo Stanjuro, opakování je matka moudrosti. Je to potřeba pořád opakovat, abychom to slyšeli, ať to slyší všichni.

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro lidi v insolvenci znamená dopad pro obce 100 milionů, prosím. Proto tam ty kompenzace nebyly, protože máme bohatě předplaceno! A o krajích jsem také mluvila.

V této novele je dopad 100 milionů, proto to tato novela neřešila. To je celé.

Děkuji. Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já budu reagovat na pana kolegu Stanjuru.

No tak dobře, tak budeme za hlupáky my, protože všichni ostatní je už dávno koupí a nikde nebude žádná další vakcína. Ale to vám asi vyhovuje? Klidně navrhnete kompenzační bonus a nezajímá vás, jestli to bude v rozpočtu nebo nebude, a říkáte, že my budeme dělat užitečné idioty. Tak hlasujte pro ten rozpočet! Hlasujte si pro to, co jste navrhli, abyste věděli, jakou díru do rozpočtu chcete udělat. Myslíte si, že může fungovat státní rozpočet bez toho, aniž by byly navázány rozpočty obcí a krajů, když je jednotná daňová soustava? Normálně je podáváte.

Děkuji.

Myslím, že toto je zbytečné a nesmyslné, takovéhle debaty.

Tak možná by se kluci na vládě mohli domluvit, jak to tedy vlastně je, jestli má odborný ministr pravdu, nebo nemá odborný ministr pravdu.

Dobře, pokud je toto plán, prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Filipa, pak by bylo dobré navrhnout jeho odvolání. Já si myslím, že v tomto případě má kolega Blatný naprostou pravdu, protože jakákoliv vakcína, která bude v České republice použita, a pokud by, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Filip četl to rozhodnutí rakouských kolegů, tak by věděl, že oni uvažují o tom, že tam vybudují továrnu, která vakcínu bude vyrábět, která bude splňovat všechny podmínky pro čistý, sterilní provoz, který vyžaduje výroba té vakcíny, a že tato vakcína bude testována jejich národním úřadem, a pokud to jejich národní úřad schválí, tak pak ji budeme používat.

To znamená: není to tak, že kdyby se vláda snažila, že nejde sehnat vakcína. Ale toto je opravdu všechno vedlejší. Tak jak ta vláda řeší situaci Nemocnice v Chebu? Jak?